Žádná ambice změnit cokoli na straně výdajů.

Ale je to taky o počtu zaměstnanců, struktuře úřadů, o vlastně žádné nové elektronizaci, digitalizaci, zjednodušení.

Oni většinou plní to, co vznikne v této Poslanecké sněmovně, ty nové povinnosti. Kdo jiný než zákonodárci? Žádná ambice.

To, že mají penzisté těžit z ekonomického růstu, není priorita, ale jasná danost.

A je to škoda a je to promarněná příležitost. A teď mi dovolte, když jsem tady dopoledne jmenoval některé ministry, tak jsem jim k tomu hned přibalil podíl výdajů, jak panu ministru dopravy, tak panu ministru školství, tak já bych se chtěl věnovat té největší kapitole státního rozpočtu a to je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ta má do kupy skoro tolik, co všichni ostatní ministři.

Jestlipak víte, že máme Výzkumný ústav práce a sociálních věcí?

Já vám to přečtu: